Děkuji za slovo.

Pane ministře, opravdu si i nadále myslíte, že Česko je stále tou bezpečnou zemí, o které tak často mluvíte?

Měly české orgány o tomto člověku nějaké informace z německé strany? A pokud ano, jaké přijaly opatření? Jak chcete, pane ministře, eliminovat do budoucna to, aby k podobným nebo nedej bože k ještě horším tragédiím již nadále nedocházelo? Máme se připravit na to, že podobné tragédie budou bohužel nutnou daní za naši politiku otevřené náruče, se kterou se Evropská unie rozhodla vyřešit problémy celého světa?

Tím samozřejmě není možné, aby české orgány měly jakékoli informace z německé strany o tom, že ten člověk je na našem území.

Byli jsme vyzýváni, abychom zase zajistili kontrolu hranic.

Děkuji. Já vám děkuji, pane ministře, za vaši odpověď a nechám na posouzení našich občanů, zda je normální, aby zločinci trestaní v jedné ze zemí Unie mohli bez větších problémů překračovat hranice a znásilňovat ženy dle své vůle. Stále by mě ještě zajímalo, jak do budoucna chcete eliminovat to, aby se to už nestávalo. Děkuji.

A na základě volného pohybu osob po Evropské unii se dostal do České republiky.

Děkuji.